Děkuji vám. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, registruji vaši žádost s přednostním právem, paní předsedkyně. Než postoupíme dál, přečtu jednu omluvu: dnes po celý jednací den z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Jozef Síkela. Ocitáme se zatím stále mimo rozpravu a otevřený bod, takže je možné vystupovat pouze s přednostním právem. A já vás poprosím, kolegyně a kolegové, kolegyně i kolegové, i z vládních lavic o ztišení. A prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Odsuzuji jakékoliv výzvy k jakémukoliv násilí, k jakýmkoliv útokům a nerespektování nás všech vzájemně.

Dovolte mi, protože tohle asi budeme muset rozdýchat, všichni mí kolegové, takže já si beru pauzu na jednání poslaneckého klubu hnutí ANO do 19 hodin. Děkuji vám.